Nastavljamo sa sjednicom o - Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, prvo čitanje, P.Z. br. 279 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnoga reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici, predsjedavajući. Uspostava i razvoj nacionalne infrastrukture prostornih podataka u Republici Hrvatskoj uređeni su sa Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, a cilj nacionalne infrastrukture prostornih podataka je učiniti prostorne podatke u nadležnosti tijela javne vlasti dostupnima na jednostavan i razumljiv način. U mnogim područjima ljudske djelatnosti prostorni podaci predstavljaju temelj na kojem se grade nove ili dodatne vrijednosti. Prostorni podaci u širem smislu predstavljaju sve podatke koje je moguće direktno ili indirektno povezati sa lokacijom. Problemi vezani uz raspoloživost, kvalitetu, organizaciju, dostupnost i dijeljenje prostornih podataka zajednički su u mnogim područjima, pa tako i u sustavu državne uprave. Rješavanjem tih problema zahtjeva mjere koje se bave standardizacijom, dijeljenjem, razmjenjivanjem i korištenjem prostornih podataka. Isti ili slični prostorni podaci često se prikupljaju i održavaju na nekoliko različitih adresa u sustavu državne uprave onemogućavajući njihovo transparentno korištenje uz direktan negativan utjecaj na proračune na razini države. Tako i slični problemi rješavaju se uspostavom nacionalnih infrastruktura prostornih podataka. Da bi se odgovorilo na prethodno navedene izazove i ubrzao razvoj u području prostornih podataka donesena je direktiva Europskog Parlamenta 2007. godine o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici. Direktiva se primjenjuje na prostorne podatke koje posjeduju tijela javne vlasti, te propisuje koje teme prostornih podataka, kada i kako trebaju biti dostupne ne tražeći prikupljanje novih, nego baveći se isključivo postojećim podacima. Radi prilagođavanja odredbama direktive, a sukladno napomenama Europske komisije potrebno je izmijeniti odredbe važećeg trenutno važećeg zakona. Osnovna pitanja usklađenja sa direktivom koja se uređuju prijedlogom zakona su definicije tema prostornih podataka, preciznije se definiraju registri nacionalne infrastrukture kao registar subjekata i registar izvora prostornih podataka, njihov sadržaj, pristup izvorima podataka za tijela javne vlasti čiji poslovi imaju utjecaja na okoliš te se detaljnije razrađuju ograničenja pristupa prostornim podacima putem mrežnih usluga što je i napravljeno u 6 predloženih članaka ovih izmjena i dopuna. Imamo jednu repliku na izlaganje državnog tajnika gospodina Uhlira, to je Ante Babić. Izvolite. Poštovani državni tajniče gospodine Uhlir, vi ste kratko izložili ovo, ali svakako pozdravljam donošenje ovoga Prijedloga zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. I činjenica je da su se ovi prostorni podaci zapravo nalazili na više adresa, nisu bili transparentni, niti su bili povezivi. A zapravo treba također istači da korištenje tih podataka do sada koje nije bilo moguće su pravile određene štete različitim proračunima. Zato je sigurno dobar ovaj Prijedlog zakona. S druge strane kada ste spominjali direktivi, a želim time povući jednu paralelu. Ne treba uvijek gledati samo na direktive, već trebamo u našem okruženju zapravo gledati stvari koje nam se događaju i koje možemo kao takve mijenjati. Nije to samo vezano zbog samih ušteda, već i zbog same transparentnosti tih podataka i njihovog pravodobnog korištenja, odnosno ekspeditivnosti u rješavanju predmeta. Pa s tim u vezi vezano za ove nacionalne podatke, nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka treba razmišljati isto tako da određeni podaci s kojima mi danas raspolažemo na nekoliko razina u Republici Hrvatskoj spomenut ću samo Ministarstvo financija, Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, suda, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ista nam se stvar događa. Možda je ovo put i trag kako bi zapravo trebalo rješavati neke druge stvari gdje bismo imali povezanije podatke. I sada k tome kada s druge strane imate OIB koji nije zapravo zaživio u onoj mjeri u kojoj smo mi željeli, mislim da je ovaj primjer dobar primjer kako bi trebalo ići dalje u sustavu javne uprave. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ kolegica Marija Jelkovac ili Bernarda Topolko? U ime kluba pošto nema gospodina Bulja, sljedeći je kolega Branko Bačić ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

Predloženim zakonom kao što je to rekao i gospodin državni tajnik važeći Zakon koji je donesen 2013. godine o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka usklađuje se sa direktivom Europskog parlamenta i Vijeća u dijelu definicija tema prostornih podataka i ograničenja pristupa istima putem mrežnih usluga te se navedena direktiva u potpunosti prenosi u hrvatsko zakonodavstvo. Također ono što bih na početku odmah istaknuto, je to da je DGU, dakle Državna geodetska uprava kao nacionalna kontaktna točka nacionalne infrastrukture prostornih podataka u provedbi direktive u Republici Hrvatskoj vodi registre infrastrukture prostornih podataka i propisuje način kako provodi cjelokupni postupak evidencije same infrastrukture prostornih podataka. Ono što bih samo dodao na izlaganje gospodina državnog tajnika naime, gospodin državni tajnik je rekao da je ona uspostavljena sa Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka koji je zakon donesen 2013. godine. No postoji mala razlika u odnosu na izrečeno na način da je ona uspostavljena još 2007. godine kada je u Zakonu o geodetskoj izmjeri katastra nekretnina jedna posebna glasa odnosila se na ovu evidenciju, a rađena je paralelno na razini Europske unije sa donošenjem direktive tzv. … direktive kojom se praktično propisuje način uspostava održavanje same infrastrukture prostornih podataka. Ono što je važno tu reći dakle da se u ovoj evidenciji koja se vodi pri nacionalnoj kontaktnoj točci, a to je Državna geodetska uprava radi o podacima koji su na ovaj ili onaj način ili bolje rečeno direktno ili indirektno vezani na lokaciju. Tako da su brojni problemi s kojima se suočavamo u društvu kada je važno analizirati, provoditi na bilo koji način operirati sa podacima vezanim na lokacije dobro je da se na razini države uspostavi evidencija koja se vodi na jednom mjestu i koja obuhvaća sve moguće podatke koji se definiraju ovom evidencijom Ono što je važno za reći to je da je pri Državnoj geodetskoj upravi uspostavljen geoportal koji je dostupan svim zainteresiranim korisnicima i koji u ovom trenutku vodi evidenciju o 277 različitih podataka, a koji su podaci u nadležnosti 39 institucija.

Tako da kada vi kliknete na geoportal možete pronaći sve ove podatke po različitim temama koji definiraju određene podatke od onih kartografskih, geodetskih podataka o zaštiti okoliša, zaštiti prirode, pa kažem čak i do podataka koji definiraju u prostoru minska sumnjiva područja. Kada sam malo prije spomenuo da je prvi puta u stvari u hrvatski sustav uvedena nacionalna infrastruktura prostornih podataka, onda moram reći da je Vijeće čiji sam i sam član bio još 2007. godine uspostavilo cijeli taj sustav, doduše ne u onoj mjeri i onako sveobuhvatno kako je to doneseno 2013. godine kada je donesen sam zakon kojim je zakonom onda stavljena van snage čitava jedna glava koja je bila propisana Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Dakle, ono što bih možda mogao reći, to je da brojna državna tijela prilikom izvještavanja Hrvatskoga sabora o stanju okoliša, o stanju prirode, stanju u prostoru su podaci koji se prikupljaju na razini kažem brojnih državnih tijela i institucija i agencija i dobro je da ti podaci paralelno sa dostavom Vladi budu dostavljeni i Državnoj geodetskoj upravi kao nacionalnoj kontaktnoj točci koja bi onda sve te podatke a brojni su, ogromni podaci koji se prikupljaju tijekom godine u brojnim državnim institucijama budu evidentirani i zabilježeni u ovoj infrastrukturi prostornih podataka. Kažem nakon što je sama infrastruktura prostornih podataka uspostavljena omogućuje se različitim državnim tijelima ali i građanima da na jednom mjestu mogu promatrati, pratiti, koristiti odnosno podatke koji su vrlo važni bilo u planiranu, bilo u radu bilo kojeg državnog tijela ili bilo kog dijela gospodarstva. Prema tome, za pozdraviti je da je ovim izmjenama Zakona sada u cijelosti implementirani inspire direktiva iako smo možda to trebali napraviti i prije 4 godine kada je sama direktiva uvrštena u hrvatski pravni sustav. Ali evo u ovom trenutku smo sada i to prihvatili. S obzirom na male izmjene zakona odnosno s obzirom da se sa ovim zakonom mi usklađujemo u cijelosti sa europskom direktivom, možda je trebalo odmah ići po hitnom postupku? Ovako ćemo svakako bez amandmana prihvatiti ove izmjene zakona, a onda ćemo još jednom o njima raspravljati.

Na njegovo izlaganje nemamo replika. Sljedeća je kolegica Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Glasa i HSU-a. Izvolite kolegice. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pred nama je izmjena i dopuna Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Sukladno inspire direktivi te Zakon je donesen 2013. godine. No međutim, bio je pilot iz obrazloženja ne znam baš na što se on do kraja odnosio, ali sukladno pilotu su se očito odlučilo za određene izmjene i dopune da bi bilo jasno i nedvojbeno. Klub Glasa i HSU-a će podržati ove izmjene i dopune. Jednako tako ja bih se složila, danas smo već imali u raspravi pet zakona i znam da je Vlada donijela odluku da svi zakoni idu u dva čitanja. Ja osobno mislim da je dobro da idu u dva čitanja iz jednostavnog razloga što između prvog i drugog čitanja se mogu i neke stvari i popraviti i ostalo. Mislim da nitko ne bi imao ništa protiv, a zapravo bi malo olakšali rad i da ne mora ići dvaput na Vladu, dvaput na Sabor. No međutim, ovo ukazuje na činjenicu da o tome valja promisliti. Ovaj zakon je izuzetno važan i to pokazuje u smislu toga da mi zaista imamo niz zakona koji su dobri, koji su korektni, koje mijenjamo sukladno promjenama koji jesu. No međutim je sad stvar primjene. Ja ovaj zakon moram priznati doživljavam na sljedeći način. Svi gledamo nekakve filmove i onda vidite da postoji recimo odašiljač za GSM mrežu i onda vidite da svi oni mobilni telefoni točno znate podatak gdje se mobilni telefon nalazi. I možete s tog jednog odašiljača detektira gdje se on nalazi i uspostaviti vezu. Otprilike je riječ o takvom jednom zakonu. Nacionalna infrastruktura prostornih podataka znači kontakt točka je Državna geodetska uprava. U Državnoj geodetskoj upravi možete dobiti podatak gdje se nalazi pojedini podatak u trenutku kad vam treba, jer evo tu recimo podaci koji su vezani uz ljudsko zdravlje, uz alergije, uz tumore, uz bolesti dišnih puteva naravno da nadležno tijelo skuplja te podatke, a kontakt točka upozorava odnosno ima informaciju gdje to je. I sad dolazimo do suštinskog problema koji se sastoji u sljedećem i to je ono što je apsolutno karakteristika nas, ja neću ulaziti u druge članice EU da li oni isto tako to rade, ali ta želja za prikupljanjem podataka i onda vi prikupljate podatke u svom dvorištu, u svojoj agenciji, u svom zavodu, u svojoj općini, u svojem komunalnom poduzeću. No međutim, ne želite da se uopće, da netko zna da vi imate taj podatak, nego nek' se malo pomuči, pa nek' malo istražuje. I to je ono što je bio problem i provedbe ovog zakona jer zapravo se onda bavite istraživanjem gdje se pojedini podatak nalazi i onda ispadne da ga skupljaju dva tijela, da skupljaju tri tijela. I onda pitate što vi sad prikupljate nešto novo što već negdje nije, što već nije neko komunalno poduzeće ili nešto napravilo. Onda zapravo ne dobijete adekvatan odgovor. To su oni tehnički zakoni koji prođu ispod radara. Malo netko tko se susreo ili nešto o tome raspravlja. Oni ne izazivaju raspravu kao recimo Zakon o arhivskoj građi ili nekakve druge teme gdje uvijek uđemo u ono prošlo stoljeće pa onda ne znamo do kad idemo. Ovdje je riječ o jednom dobrom zakonu, zakon koji je izuzetno koristan, zakon koji govori o tome da je važno prikupljati sve podatke jer nam svi ti podaci trebaju u poslu kojim se bavite. Danas je prije pauze bila i jedna točka koja je govorila o povećanju količine vode koju će koristiti hidroelektrana Zakučac. Recimo podaci koji se trebaju skupljati i koji su sigurno skupljani je za neke hidroelektrane koja ima akumulacijska jezera. Koliko su povećani broj dana koji su pod maglom nakon što je bilo prije akumulacijskog jezera i iza akumulacijskog jezera. I tamo je kad je bila procjena utjecaja na okoliš osnovne stvari su bili šuma Repaš koja se nalazi u samom, dakle u samom zahvatu koja je tokom vremena propadala. No međutim se drveće prilagodilo, pustilo korijenje i došlo do vode.

No međutim se je biljni i životinjski svijet prilagodio promjenama i hidroelektrana bi vratila na staro, ali pitanje je da li je vraćanje na staro dobro. Govorim zato što zaista ono što je važno, važno je u planiranju, važno je i u svim djelatnostima kojim se bavite imati podatke. I važno je nekoliko puta spomenuti da je Državna geodetska uprava točka na kojoj se prikupljaju podaci, važno je da vijeće koje upravlja ima članove sa različitih nivoa i važno je o tome da zaista se vodi računa.

Ako ste fin, pristojan, radite svoj posao, mučite se, uspostavljate onda, ne dobijete adekvatnu pozornost. Pa ja nekako mi se čini da bi Državna geodetska uprava u kontekstu toga što radi ili kontakt točka Državna geodetska uprava možda trebala malo PR-arovski pristupiti svemu tome i ukazati na važnost prikupljanja podataka o tome da sve svima treba i sve treba svima u nekom trenutku. I da općine i gradovi budu sa svojim podacima otvoreni, da daju podatke o tome koliko ne znam troše vodu za pitke vode, koliko ima riješeno odvodnje, koliko je plinifikacija, koliko je razvijen distribucijski sustav. Ja uvijek naravno govorim o onim podacima koji su meni bliski, a to su nedvojbeno i jasno podaci koji se koriste u prostornom planiranju. Ali recimo kad planirate jedan grad je izuzetno važno da znate koliko je novorođene djece nastalo na pojedinom području, koliko se mladih obitelji naselilo. Moramo o tome voditi računa. I naravno da svatko prikuplja svoje podatke, ali treba nekako taj kontakt je uvijek teško uspostaviti i zato je meni taj jedan primjer sa jednim tornjem i sa mobitelom, gdje zapravo vi cijelo vrijeme znate gdje je netko s mobitelom i možete njega naći. I vi znate to je zapravo Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Mi ćemo u klubu GLAS-a i HSU-a podržati, a i današnju govornicu smo u nekoliko navrata koristili, gdje mi ocjenjujemo da zaista ima propisa koji su spremni da idu po hitnom postupku, dakle prvo i drugo čitanje a ovo je jedan od tih propisa. Imamo jednu repliku. To je kolegica Irena Vuksanović, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Složiti ću se s kolegicom Mrak-Taritaš koliko je ovo izuzetno bitan zakon i koliko ova bitna tematika prolazi ispod radara, a složit ću se i s ovim o potrebi PR-a vezano za geodetsku upravu i kao jedno objedinjeno središte. Ono što je bitno reći da danas nema uopće funkcioniranja niti jedne institucije, a kamoli interoperabilnosti i sigurnosti bez podataka. Ondje gdje se dobro krenulo treba dobro i nastaviti i upravo ove izmjene idu u tom smjeru. I ono što je bitno reći, a vi to dobro znate, imamo dobru geografsku pokrivenost što se tiče podataka, međutim te podatke sada treba harmonizirati. I recimo da je najvažniji problem u narednom periodu će biti vama, a i svakoj instituciji kako povezati te podatke koje skupljamo, kako ih harmonizirati i kako ih učiniti mrežno dostupnim jer oni sada nažalost jedva, mislim da je oko 5% institucija svega omogućava mrežnu dostupnost tih podataka. I to je ono što ste vi naglasili u svojoj raspravi da mi imamo puno podataka, ali nažalost oni su skriveni negdje ispod radara, oni nisu pretraživi i oni nisu mrežno dostupni. A to je onda tako jedan posao koji je nezahvalan jer vi imate nešto što vam nije dostupno, ne samo pojedinačno nego i institucijama. A opasnost od toga kada nešto imate, a nije dostupno se vidjelo nedavno i kada su bili i tsunamii u svijetu i potresi itd., gdje je interoperabilnost između podataka i brza reakcija bila presudna.

Uvažena kolegice Petrijevčanin-Vuksanović, zaista važnost podataka je izuzetno bitna i ono što sam sigurna, a to je da se vrlo kvalitetno i u dosta velikom obimu u pojedinim institucijama, zavodima, komunalnim poduzećima, općinama, gradovima, ministarstvima vode ti podati. I uloga ovog zakona o infrastrukturi nacionalnih podataka i uloga Državne geodetske uprave je kontakt točka koja vas usmjerava tražite tu, dakle on samo kaže postoji, svako ima svoj ormar u tom ormaru ima ladica i šta je u kojoj ladici, dakle to je na taj način definirano. I danas kada svi funkcioniramo sa smart telefonima i kada nešto ne znate onda naravno odmah pitate Googl-a koji vam odmah kaže točan podatak. Bilo bi dobro i zaista ono što sam rekla kolege koje rade u Državnoj geodetskoj upravi i oni koji te podatke u svakodnevnom poslu trebaju oni znaju gdje se nalazi i to nije nikakav problem, imaju osjećaj da to znaju svi. e pa nije tako. To je ono što treba znati da ljudi nemaju pojma da se negdje nešto skupilo, da negdje nešto u odnosu na nešto mogu dobiti informaciju, da vi kada hoćete znati broj prošle godine koliko je bilo dana s maglom recimo na autocesti Zagreb-Karlovac, taj podatak postoji. I ja inače sam jedna od rijetkih koja nastoji hvaliti, nekad i kudim, ali nastojim hvaliti kolege koje rade u javnoj upravi jer mislim da glavnina njih radi jedan ozbiljan i odgovoran posao, samo to trebate ako nešto nije objavljeno, ako to nije dobro upakirano PR-vski kao da ne postoji pa u tom smislu treba malo naprijed kao i u Državnoj geodetskoj upravi. Izvolite kolega. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajnici. Klub HSS-a će podržati u prvom čitanju izmjenu i dopunu Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Znamo da već niz godina planeri i svi koji se bave prostornim podacima bore se nepotpunim i netočnim bazama prostornih poslova.

Naravno da sam zakon kao takav nije dovoljan i trebat će poraditi na njegovoj primjeni što znači imati jednostavan pristup katastru, ali njihovi podaci nažalost nisu već desetljećima ažurirani, nažalost i onda dolaze do određenih problema. Ovim izmjenama navedenog zakona detaljnije definiraju teme prostornih podataka, skupina 1, 2 i 3, preciznije se definiraju registri nacionalne infrastrukture prostornih podataka, kao i registar izvornih prostornih podataka i njihov sadržaj, pristup izvorima podataka za tijela javne vlasti čiji poslovi imaju utjecaj na okoliš te se detaljnije razrađuju ograničenja javnog pristupa prostornim podacima. Znači sve ovo se mora prilagoditi europskim direktivama i to je jasno i nemamo primjedbu na prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona, iako ima jednu primjedbu pa možda do drugog čitanja molimo za objašnjenje. A radi se o stavku 3. iz članka 4. ovog zakona gdje je ograničenje javnog pristupa prostornim podacima. Znači navode se razlozi za ograničenje pristupa iz stavka 1 2 ovog članka, procjenjuju se restriktivno za svaki slučaj pojedinačno uzimajući u obzir javni interes u čiju se svrhu omogućuje pristup izvorima prostornih podataka. U svakom pojedinom slučaju, javni interes kojemu služe otkrivanju, uspoređuje se s interesima, koji služe ograničavanja ili uvjetovanje i pristupa. Znači, što konkretno znači u slučaju, kad zatražite neki poslovni podatak i kako će vijeće, znači nacionalne infrastrukture prostornih podataka odlučiti koje interes prevladalo jučer. Pa samo malo pojašnjenje oko toga, a kao što sam i rekao, da ćemo podržati ovaj zakon, jer je jako bitan, kako se ne bi, kako ne bi došlo do nelegalnog gospodarenja prostora. Evo, kao konkretno primjer, u Koprivničkoj križevačkoj županiji, gdje je centar za gospodarenje otpadom, koji nije uveden u prostorni plan niti županije niti jedinice lokalne samouprave, nažalost, a dovozi se otpad iz cijele Hrvatske, a nije naveden u prostorni plan. Dakle, je uveden jedan dio u prostorni plan, gdje točno piše da se dovozi otpad iz te jedinice lokalne samouprave, iz grada Koprivnice i par jedinica lokalne samouprave, a on se dovozi praktički iz cijele Hrvatske. I za ne vjerovati je da čelnik županije na to sve šuti i omogućuje da si pojedinci, odnosno, direktor regionalnog centra, Piškornica isplati milijunski iznos, milijunsku dividendu, na uštrb svih, prvenstveno žitelja Koprivničko križevačke županije, a istovremeno, one, baš ono nevjerojatno i u kunskoj vezi sa čelnikom te županije.

Kolega je spomenuo ulaganje i infrastrukturu, a ja bi dodala da je to ulaganje u informacijsko komunikacijsku infrastrukturu, to je ulaganje, zapravo u budućnost države i javne uprave. I maloprije, smo zaključili koliko je bitno povezati program e Hrvatska sa ovim programom. A ono što je bitno reći, a nije nebitno, kolega Bačić je lijepo naglasio o važnosti iz SPIRE direktive u kontekstu ovoga zakona i sudjelovanje, odnosno veliki dio te direktive koju mi moramo provesti. U slučaju da Hrvatska prekrši ovu INSPIRE direktivu odnosno da javno tijelo, svojim ili javni subjekt, neispunjavanjem prouzroči štetu za RH mi prema zakonu u onom članku 33. a formula za izračuna je navedena u pojašnjenju Europske komisije, možemo snositi do 7,2 milijuna eura počevši od 2019. Pretpostavlja se da bi to bilo u slučaju one referentne alternative. Znači ovo itekako nije nebitno i nije beznačajno. A u tom kontekstu trebalo bi razmotriti i troškove razvoja održavanja, s obzirom da oni u pojedinim zemljama variraju i to najviše ovisi o softverskoj platformi. I ja se od početka zapravo zalažem za softver otvorena konda, odnosno, za otvoreni softver, a za to se zalaže i Europska komisija. I biti će zanimljivo vidjeti, kako će se Hrvatska dalje, u tom kontekstu ponašati, odnosno, kakav će biti problem s licencama, koji se već sada pojavio. Da li će to biti riješeno u dogledno vrijeme, na koji način će biti riješeno, na koji način će se pojednostaviti rad i stvarati uštede ili će se ići u nekom drugom smjeru, a ja se nadam da će se uzeti u obzir i sve preporuke Europske komisije, jer uostalom i do sad smo se tako ponašali.

Ali, sam istovremeno samo upozorio samo na jedan primjer koji se događa konkretno u našoj županiji i na pojašnjenje ovog članka.

Izvolite. Evo, vrlo kratko, kao što smo iz prethodnih izlaganja mogli zaključiti, a pozdravljam predlagatelje, ovaj zakon je jedan od onih, odnosno izmjene zakona, a ja ću govoriti o zakonu i perspektivi i o problemima koji će se eventualno pojaviti u budućnosti. To je jedan od onih zakona, koji se u startu moraju uvezati sa drugim zakonima, s obzirom da je povezan s nekoliko drugih bitnih zakona, a počevši od Ustava RH, pa do Zakona o pravu na pristup informacijama, pa do Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, pa do Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi. To je ono što se tiče hrvatskog zakonodavnog okvira i vi to dobro znate. A što se tiče europskog zakonodavnog okvira, tu su 4 europske direktive, čuli smo koja je najvažnija, 8 uredbi i jedan ispravak uredbe, 4 odluke Europske komisije i čak mislim 7 ili 8 tehničkih smjernica Europske komisije. Vidimo da je ovo dosta kompleksna materija i zahtjeva dosta prilagodbe i usklađivanje. Jutros je na jednom predavanju akademik pravne struke Jakša Barbić sjajno rekao, da je pravo kao apotekarska vaga, pa gdje oduzmete, negdje se to osjeti, odnosno, ako lijevo oduzmete, desno se doda i uvije to mora biti dobro sinkronizirano. To je zapravo na primjeru i ovog zakona vrlo lijepo vidljivo. Dakle svjesni smo da je sve što se radi, a i ove izmjene su usklađivanje sa europskom zakonodavnom praksom mora biti precizno usklađeno i ono što je najvažnije provedivo u praksi jer usvajanje samo po sebi nam neće ništa donijeti ako on nažalost nije provediv u hrvatskoj praksi, a znamo dobro mi ovdje u Saboru da je to jedan od najvećih izazova. I sada treba postaviti pitanje s obzirom da je tema ovaj zakon, kakvo je trenutačno stanje u praksi? A trenutačno stanje u praksi rekli bi stručnjaci pa nije ni previše loše, nije ni previše dobro nekakva zlatna sredina europskog prosjeka, ali ja ću se vrlo kratko u svom izlaganju usmjeriti baš na onaj dio koji bi bio lošiji od prosjeka, a to je onaj dio koji je ispod standarda EU, a to što je iskoristivost ovih podataka kroz mrežnu dostupnost, kroz mrežne usluge i tehnologije. Mi znamo da se svake godine podnosi ukupno stanje onaj tzv. Monitoring reports Europskoj komisiji iz našeg izvješća za Hrvatsku ispada da se svako od tih područja koje smo čuli u prethodnim izlaganjima koji se obuhvaća ovom infrastrukturom podataka od ne znam atmosferskih obilježja, geografskih, zemljišta, stanovništva itd. na neki način jedno tijelo se brine za te podatke, a negdje se čak i više tijela brinu. Međutim, jedino nemamo bio geografske regije nigdje pokrivene koliko sam vidjela i to je zanimljivo. Dakle tu je nekakva praznina na karti. Mi znamo da ovu INSPIRE direktivu moramo provesti u cijelosti do 2021. koliko i znamo i vidimo da će to biti veliki izazov. Ono što je zanimljivo reći to je taj primjer korištenja mrežnih usluga, imamo neke institucije, recimo Hrvatski geološki institut ima 13 izvora prostornih podataka, a znate za koliko nudi mrežne usluge? Za nula i ne samo mrežne usluge pregleda nego nula mrežnih usluga preuzimanja. Državna geodetska uprava pohvalno ima čak 26 izvora prostornih podataka, ali nažalost samo za pet nudi opet mrežnu uslugu pregleda, a za dva mrežnu uslugu preuzimanja. Državni hidrometeorološki zavod ima sedam izvora prostornih podataka, a opet nula za preuzimanje, nula za pregledavanje. Hrvatske šume imaju samo jedan izvor prostornih podataka, a nijednu mrežnu uslugu niti preuzimanja, a niti mogućnosti pregleda. Plinacro, Jadranski naftovod, HOP dakle Hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o., Hrvatske ceste, HŽ Infrastruktura, HEP vjerovali ili ne imaju samo po jedan izvor prostornih podataka prijavljen u tom registru izvora prostornih podataka, a za taj jedan nitko od navedenih nema niti jednu mrežnu uslugu niti pregleda niti preuzimanja. To ne zahtjeva tako veliki posao, to zahtjeva određene organizacijske sposobnosti i netko bi se s tim trebao pozabaviti i ja vjerujem da će se u dogledno vrijeme i pozabaviti. I što bi bio zaključak? Pa izvori prostornih podataka netko radi dobar posao na objedinjavanju, ali te institucije koje treba objediniti istovremeno i same trebaju raditi posao da pruže te usluge da ih učine mrežno dostupnima, a ne samo da ih dostavljaju u centar u središnju točku. I prema tzv. INSPIRE direktivi dakle tim specifikacijama i prema onoj uredbi komisije u vezi s mrežnim uslugama, mi kao država ćemo jako, jako brzo kroz par godina morati sve ove stvari na neki način uskladiti da se brže uklopimo u onaj prosjek jer vidimo da je za prošlu godinu to mrežno preuzimanje i uopće mogućnost mrežne vidljivosti za naše institucije bila poražavajuće niska. I ono što je na kraju bitno reći, kod nas je problem naravno novac i direktiva i prema njoj zakon ne daju obvezu izrade troškova i tu je nastao najveći problem s našim institucijama jer direktiva u onoj preambuli 16. kaže provedba ne bi smjela državama članicama stvoriti prekomjerne troškove, a to je vrlo općenit tekst. A istovremeno se u članku 7. kaže da će Europska komisija napraviti analizu troškova i koristi koje treba provest prije usvajanja, pa su malo sami sebi kontradiktorni. I tu je nastao problem sa našim nacionalnim pravilima jer je u mnogim slučajevima pa i u slučajevima ovih institucija zapravo teško kvantificirati dobiti tih projekata i ulaganja u tu mrežnu vidljivost jer to su uglavnom nematerijalne koristi za tu instituciju.

Izvolite. Cijenjene dame i gospodo saborski zastupnici i predsjedavajući. Zahvaljujem u prvom redu svima koji su sudjelovali u raspravi vezano uz donošenje izmjene i dopuna Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Ujedno bih još jednom istaknuo da se radi o usklađenju sa postojećom direktivom i postojeći zakon koji je donesen 2013. godine se u nekoliko točaka dorađuje, pa tako slijedom definicije tema prostornih podataka se ispisuju preciznije se definiraju registri i detaljnije se razrađuju ograničenja pristupa. Ovo što je kolega iz kluba HSS-a tražio jedno pojašnjenje vezano uz članak 4. izmjena i dopuna, mogu reći da se u ovim izmjenama i dopunama detaljno razrađuje ono što u trenutno važećem zakonu zapravo i nije bilo toliko razrađeno, tako da njegovo pitanje da on zapravo traži pojašnjenje za ograničenja je sadržano u cijelom tom članku samo treba čitati one stavke koji se nalaze ispred onoga koji je njemu bio problematičan. Time i zaključujemo raspravu. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se steknu uvjeti. Time smo završili i sve točke koje su bile predviđene na današnjem dnevnom redu, a nastavak je sutra u 9,30 kada slijedi glasovanje, a nakon toga i Konačni prijedlog zakona o tržištu plina.